Kdo je proti tomuto návrhu?

Zeptám se, zda má někdo jiný pocit. Není tomu tak. V tom případě bychom hlasovali o celém návrhu pořadu 6. schůze, tak jak byl písemně předložen a upraven schválenými pozměňovacími návrhy. Kdo je proti tomuto návrhu?

Pan předseda Stanjura se hlásí? Ale poprosím pana poslance Blažka, aby uvolnil místo u řečnického pultu, protože jeho předseda by pak nemohl mluvit a byl by krácen na svých právech. Prosím, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo. Já naprosto respektuji většinové rozhodnutí Poslanecké sněmovny, nicméně zpravodaj k tomu bodu, který jsme měli jako první, požádal o jistý čas k tomu, aby si mohl dát dohromady podklady.